A to, že tady již čekám a čekáme, nejenom já, ale i další z opozice, na to, aby se vůbec naše zákony veřejně projednaly, to skutečně není demokratické. Proto se naše zákony ani záměrně na plénum nedostanou, aby se vlastně ani veřejnost nedozvěděla naše argumenty.

A jen poznamenávám, že podle statistik, a já vím, že ty statistiky jsou různé, ale plus minus jsou ve stejném duchu, jsou příjmy státy z hazardu, tzn. třeba obcí, 8 miliard korun, ale výdaje státu, tedy všech občanů České republiky, na škody způsobené hazardem jsou minimálně kolem 15 miliard korun.

Samozřejmě vydělávají jenom hazardní firmy.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Máte slovo. Dámy a pánové, zdá se, že rozprava bude trvat ještě dlouho.

Do pátku do 9 hodin ráno. Děkuji. Je to procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. Chcete upřesnit tento procedurální návrh, pane předsedo? Chci vznést jiný procedurální návrh, tedy pozměňující návrh k tomuto návrhu.

Přerušení tohoto bodu na deset minut, dobře. Budeme tedy hlasovat tak, jak ty návrhy přicházely. Ještě jednou zazvoním a přivolám kolegy z předsálí.

Jako o prvním budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Kalouska na přerušení... Na přerušení tohoto bodu do...

Pokud nebude přijat, tak se bude hlasovat o původním návrhu pana předsedy Kalouska.

Kdo je proti návrhu?

Přihlášeno 137 poslankyň a poslanců, pro návrh 48, proti 25. Tento návrh byl zamítnut. Nyní tedy dám hlasovat o přerušení tohoto bodu do 9 hodin ráno v pátek.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 180. Přihlášeno poslankyň a poslanců je 140, pro návrh 59, proti 68. Tento návrh byl zamítnut a pokračujeme v projednávání tohoto bodu. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Chalupy? Není tomu tak, takže faktickou poznámku odmažu.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji. Dámy a pánové, nedá mi to, abych nezareagoval na svého předřečníka, byť tu není pan předseda Okamura, vaším prostřednictvím.

To jsou věci, které jsou vyzkoušené v praxi.

Nezlobte se, pane kolego Okamuro prostřednictvím předsedajícího, vaše vyjádření označuji za populistické a za zneužití tohoto tématu s jasnou neznalostí této problematiky. Zneužíváte téma hazardu bez toho, že přinášíte reálná řešení, která budou v praxi fungovat. Přinesme řešení, které pomůže regulovat hazard. Ještě bych se chtěl vyjádřit k jedné věci a to je oblast daní. Všude ve světě daně z hazardu jsou alokovány na zcela konkrétní věci, především na prevenci a léčbu, dále na sport a na kulturu, jako preventivní nástroje vzniku závislostí. A to si myslím, že je potřeba také vnést do debaty, aby peníze, které získáme zdaněním hazardu, nezmizely ve státním rozpočtu, ale smysluplně sloužily. Děkuji vám.

Já mám dotaz buď na pana předkladatele, nebo na pana zpravodaje.

Je to dávka, jejíž využití, a suma, která se na to dává, raketově roste, velmi často se společně snažíme omezit ten byznys, který je na ubytovnách, a já si myslím, že kdo tu dávku pobírá, by neměl ty peníze použít na hazardní hry.